My jsme celou dobu podporovali toto přistoupení Černé Hory do Aliance. Nebudu dělat dlouhou přednášku. Řeknu vám jeden důvod, který bych tady rád uvedl, protože mi připadá zcela zásadní, proč podpořit Černou Horu.

A jeden z těch důvodů je také to, že díky tomu, jak Evropská unie třeba řeší své problémy, tak není tolik času na politiku mezi Evropskou unií a těmito zeměmi a vytváření i perspektivy pro tyto země z hlediska dalšího procesu integrace. V těch zemích je často velký zájem o integraci do Evropské unie, do Aliance, ale vlastně my dnes nejsme schopni jim moc nabídnout. Protože rozšíření dnes není na pořadu dne. Rozšíření dnes prosazuje několik států jako ve střední a východní Evropě, které si uvědomují, jak důležitá je stabilita západního Balkánu pro Evropu. To vám tady asi nemusím vykládat. Takže my tady dobře víme, jak je to důležitá věc z hlediska stability.

Protože v oblasti rozšíření například Evropské unie my dnes nejsme schopni západnímu Balkánu nabídnout mnoho takovýchto konkrétních zpráv. Ty rozpaky, nebo ta nejistota je spíš na naší straně.

Takže tohle způsobuje, že ten proces integrace, rozšiřování je víceméně zmrazený a pro západní Balkán to není dobrá situace. Proto bych velice stál o to, abychom my byli další země, protože v tom je v Evropě podle mě shoda, která podpoří tady tuto konkrétní nabídku a možnost nabídnutou jedné ze zemí tohoto regionu. To vám rovnou říkám, že je jedna z klíčových věcí. Kdybychom to neudělali, tak to znamená, že nejsme moc schopni nabídnout nic, nebo že už vlastně není nic, s čím se dá počítat jako nabídka ze strany našich zemí. Já tady dávám dohromady Evropskou unii a Severoatlantickou alianci, ale snad mi rozumíte, že to jsou vlastně dvě instituce. O obě v těch zemích je veliký zájem a my tady máme jednu konkrétní možnost mít výsledek a ukázat, že kdo splní podmínky, tak se mu dostane určitého výsledku. Takže tento psychologickosymbolický moment pokládám za velice důležitý. A pak zdůrazňuji ten, který jsem už řekl, že máme výborné vztahy s Černou Horou, a přál bych si, aby to tak bylo do budoucna. Proto bych byl rád, kdybychom tuto ratifikaci schválili. Takže to říkám jsou základní věci a doufám, že na tom bude ve Sněmovně shoda. Já děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Šrámek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Podpis protokolu byl prvním krokem přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě, která podléhá ratifikaci členských zemí NATO. Po podpisu se Černá Hora již zapojuje do jednání NATO jako přizvaná země, avšak bez práva podílet se na rozhodování.

Černá Hora už nyní přispívá k operacím NATO i Evropské unie a prochází výraznými reformami, ve kterých je žádoucí pokračovat. To, že se Černá Hora stane dalším členem Aliance, přispěje také k posilování stability a bezpečnosti na Balkáně, jak už tady zmiňoval pan ministr zahraničí. Proto doporučuji přikázat tisk k dalšímu projednání zahraničnímu výboru Sněmovny. Já děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane poslanče. Dámy a pánové, dobré ráno. Já jsem velice pozorně poslouchal slova ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka o tom, jak to na tom západním Balkáně vypadá a že je to velmi problematický region.

Jedním z posledních států, který takto vznikl, byla Černá Hora. Já Černohorcům velice přeji jejich svobodu, ale dámy a pánové, nebyli jsme trošičku my spoluodpovědní za tu politiku dělení? My dnes chceme, aby byla jednotná Evropa, chceme, aby státy vstupovaly do Evropské unie.

Já bych vám chtěl říct, že státy Balkánu za tuto politickou doktrínu zaplatily největší daň, tisíce mrtvých, potoky krve a do dneška velké problémy, které tam jsou.

Dámy a pánové, možná, že některé překvapím, já se při hlasování, aby Černá Hora vstoupila do NATO, zdržím a nevyjádřím se. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Z toho důvodu doporučuji vřele, abychom tento návrh podpořili, byť má ten či onen stát z jiných důvodů výhrady k tomu.

Děkuji mnohokrát. Já děkuji panu předsedovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak.